Za třetí chceme schválit zákon o referendu o imigračních kvótách, kde chceme vládě dát jasný mandát k jejich odmítnutí.

Díky tomuto zákonu bychom měli přesunout veškeré azylové procedury s nelegálními imigranty do států, odkud k nám imigranti přicházejí. Například do Sýrie nebo do severní Afriky.

Děkuji za pozornost.

Připraví se paní poslankyně Jana Hnyková. V tom případě paní poslankyně Jana Hnyková.

Prosím, máte slovo. Děkuji pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásné dobré ráno. Dovoluji si vám navrhnout předřazení bodu 118. Zákon navrhuji zařadit pevně dnes jako první bod. Jedná se o návrh zákona, který má zřídit detenční zařízení mimo území České republiky. Do těch zařízení bychom měli dávat všechny zadržené nelegální imigranty a stejně tak imigranty, kteří budou do České republiky relokováni z členských států Evropské unie na základě povinných kvót. Jestli se ptáte, kde bychom taková zařízení měli zakládat, jedná se především o místa, kudy k nám proudí nelegální imigranti. Do Evropské unie jsou tři hlavní přístupové cesty španělská, italská a řecká.

Detenční centrum bude v místě zřízeno na základě mezinárodní smlouvy, která bude s příslušným státem uzavřena. Všechny konkrétní podmínky fungování příslušného centra budou tedy vycházet právě z mezinárodních smluv. Velmi často lze slyšet reakce, že tyto státy nemají o takové dohody zájem. Opak je ale pravdou. Například pro Sýrii je odliv obrovských mas obyvatel zásadní problém. Až se totiž podaří porazit Islámský stát, nebude zde dostatek obyvatel, kteří by se mohli pustit do obnovy poničené země. Je tedy výsostným zájmem takto postižených zemí zastavit imigraci a pokusit se navrátit své obyvatele zpět. Zákon počítá s povinností úřadu pro přesídlení ilegálních migrantů koordinovat postup s dalšími členskými státy Evropské unie při zřizování detenčních center pro přesidlování ilegálních migrantů z České republiky. Je tedy možné na vytvoření i zařízení mezinárodní spolupráci. My jsme nezůstali jen u slov a tento návrh jsme zhmotnili do návrhu zákona. Vyzývám vás všechny přestaňme jen o problémech mluvit, ale začněme je řešit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, chci tímto navrhnout předřazení bodu 120, sněmovního tisku 670, návrhu na vydání zákona proti terorismu. Tento zákon navrhuji projednat dnes jako druhý bod za pevně zařazený. Včerejší teroristické útoky Islámského státu jsou strašnou tragédií. Budou ovšem úplně zbytečné, pokud se z nich absolutně nepoučíme. Stejně jako v jiných oblastech národní bezpečnosti, i v oblasti protiteroristické legislativy česká vláda neudělala absolutně nic. Snad všechny státy v Evropě zpřísňují a novelizují své zákony, protože bezpečnostní situace v Evropě se zhoršuje každým dnem. Slova vlády jsou stále stejná.

Proběhnou teroristické útoky ve Francii, opět máme zachovat klid a držet pospolu. Teď proběhnou teroristické útoky v Bruselu, předseda vlády řekne, že je to náš společný boj, vyjádří soustrast, ale to je v podstatě vše. Žádná skutečná opatření, která by nám umožnila účinněji se zachovat proti islámskému terorismu, se nepřijmou. My odmítáme toto pštrosí jednání. Když si česká vláda není schopna přiznat, že je třeba zákony měnit, předložili jsme podstatné zpřísnění protiteroristických zákonů my. Příklad jsme si vzali na Slovensku.

Premiér Fico například i garantoval slovenským občanům, že nedopustí vznik ucelené islámské komunity. Tak má vypadat reakce silného a suverénního státu. Zákony na Slovensku jsou velmi podobné těm, které platí u nás, a Ficova vláda se na rozdíl od té české nebála přiznat, že v ní existují mezery. Tento balíček na Slovensku bleskově prošel. Náš návrh je tedy převzetím protiteroristických opatření ze Slovenska, která byla přijata ve zrychleném řízení. Jedná se konkrétně o automatickou vazbu pro podezřelé z terorismu, trestní odpovědnost právnických osob za podporování terorismu a podle mého názoru to nejdůležitější rozšíření trestného činu podpory terorismu i na financování jejich aktivit, které nepřímo s terorismem souvisejí. Jinými slovy, trestná bude jakákoliv pomoc teroristům, nejen dodávka bomb a zbraní, ale například i poskytnutí zázemí nebo nefinanční podpory. To je přesně ten typ podpory, který dlouhé roky dostávají skryté islámské buňky v západní Evropě, které pak páchají krvavé teroristické útoky. Česká vláda zcela nepochopitelně označuje zákon za protiústavní a v rozporu s evropskými předpisy. A to přesto, že byl na Slovensku bez problémů přijat. Stanovisko vlády je čistě účelové. Vláda ani nekritizuje samotná opatření, ale hledá zástupné pseudodůvody. Dokonce ve zdůvodnění píše, že poslanci by neměli předkládat takové návrhy, že je to úkolem vlády. My s tím v podstatě souhlasíme. Je to primárně odpovědnost vládní bezpečnostní politiky řádné vlády. Ale co máme dělat, když vláda terorismus dlouhodobě podceňuje?